Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 45. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Nyní tedy přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Prosím, abyste se již ztišili a usadili na svá místa, či případně přesunuli své rozhovory do předsálí, protože přistoupíme k hlasování, respektive nejdříve návrhům na ověřovatele. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Pavla Žáčka. Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím. Kdo je pro?

Hlasování číslo 1, přihlášeno 123 přítomných, pro 121, proti nikdo. Takže konstatuji, že jsme ověřovateli 45. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Pavla Žáčka.

Paní poslankyně a páni poslanci, dne 11. listopadu tohoto roku jsem svým rozhodnutím číslo 45 na základě návrhu vlády vyhlásila stav legislativní nouze na dobu od 11. listopadu do 13. prosince tohoto roku.

Vážené kolegyně a kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Žádám vás opětovně o vaše ztišení.

Pro ty, kteří nezaznamenali, připomínám, že se jedná o rozpravu ke stavu legislativní nouze.